Míchají dohromady všechno možné a zjevně jádro nechtějí.

Děkuji, pane předsedající, že jste mě vystřídal. Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací týkající se zákona o správě voleb a doprovodného zákona.

Reformu hodlá stále prosazovat a my bychom v tomto chtěli pana místopředsedu podpořit. Z jakého důvodu nebyl volební kodex dosud zařazen na program vlády a kdy jej vláda projedná? Prosadíte jeho zařazení na program vlády? Děkuji. Děkuji a poprosím pana premiéra od odpověď.

No protože to nebylo na koaliční radě. Pan místopředseda má zájem položit doplňující dotaz? Děkuji.

Děkuji. Děkuji.

Přitom zrušení této daňové výjimky, které jsme poprvé předložili již v dubnu 2019 a stále čeká na řádné projednání, je inspirováno většinou vyspělých zemí světa včetně sousedního Rakouska či Německa. Ono se v Rakousku či Německu podnikatelům nedaří? Proč mají lidé z práce odvádět celkově zhruba 45 procent příjmů, zatímco miliardáři ani korunu? Proto se vás chci zeptat, proč kritizujete návrh, pro který hlasovalo hnutí ANO?

Chápu požadavek na legislativní úpravy návrhu, například aby daň nebyla tak vysoká, jak to zvýšilo hnutí ANO. Děkuji za odpověď. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuju za slovo.

A potom co přijde?

A co bylo zajímavé, že jste dostali strašnou nakládačku.

Budete se celý život dřít ve vlastní firmě, kterou často vybudujete od nuly. Nemáte nástupce, nebo děti se chtějí živit něčím jiným, nebo prostě jste něco dokázal a chcete si odpočinout nebo zkusit něco jiného. Tedy rozhodnete se firmu prodat. Dosud platí, že prodej není zdaňován. Tak majiteli, zaplať.

Tak to je váš přístup pro podnikatele. A když se to přestane hýbat, budeme to dotovat. Jak jste se zasloužili o to, že někdo budoval svou prací a znalostí firmu, že teď chcete na prodeji parazitovat?